Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

O čem konkrétně mluvím? Jde spočítat, kolik přesně osob bylo podpořeno, kolik domácností si udrželo bydlení a kolik to celé stálo.

A je to také záležitost, kde měřitelné výsledky můžeme snadno interpretovat.

Děkuji za zodpovězení. Dobře, děkuji. To byla poslední interpelace z tohoto bloku. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády.

Děkuji za slovo. Je základním výrobním prostředkem zemědělství a lesnictví.

Zároveň se objevují nové informace o protierozní vyhlášce, na které deset let pracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Znamenalo by to zachování současného neutěšeného stavu. Zajímalo by mě, kdy bude zveřejněna zpráva o monitoringu eroze zemědělské půdy za rok 2019. Proč téměř na konci roku nebyla závěrečná zpráva zveřejněna? Proč chce Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a potažmo celá vláda tolerovat degradaci naší půdy? Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan ministr je omluven z pracovních důvodů, takže na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.

Ano, děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vítám vás na vaší premiéře interpelací. Vy jste rozhodli o uzavření středních škol na 14 dnů, spekuluje se ve veřejném prostoru i o druhých stupních základních škol. Chci připomenout, že uzavření škol je velikým zásahem do ekonomického i soukromého života rodin žáků. Zároveň by vzdělání budoucích generací mělo být naší prioritou a forma distanční výuky rozhodně nedosahuje kvality prezenční výuky. Již před létem odnesli žáci a studenti koronavirovou krizi a ztracený čas, kdy nemohli být ve škole, jim už nikdo nevrátí. O to více je důležité, aby v maximální možné míře měli dnes prezenční výuku, a to nejen ročníky, které se připravují na maturitu.

Já se ptám skutečně na tato exaktní data, která prokážou, že školy a vzdělávání našich dětí jsou ohniskem, a nikoliv pouze obětí vašich opatření. Ptám se na exaktní data, protože podle analýzy Centra pro modelování biologických a společenských procesů se šíření viru uzavřením škol sníží minimálně.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď, na kterou má pět minut.